Zahajuji další jednací den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny.

Začneme omluvami.

Z členů vlády se omlouvají Andrej Babiš zahraniční cesta, Jan Kněžínek zdravotní důvody, Jana Maláčová od 16 hodin pracovní důvody, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Miroslav Toman zahraniční cesta.

Nejdříve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme vyřadit ze schváleného pořadu schůze: bod 3 již pevně zařazený na 13. 11. a bod 118, sněmovní tisk 170, přístupnost internetových stránek, 2. a 3. čtení. Dále bod 115, sněmovní tisk 138, o osobních údajích, 3. čtení, a bod 116, sněmovní tisk 139, osobní údaje a související zákony, 3. čtení. Body byly pevně zařazeny na středu 14. 11. To bylo k vyřazení.

Dále grémium navrhuje pevně zařadit projednání volebního bodu 181, který byl zařazený na středu 14. 11., před polední přestávku na 13.10 hodin. To jsou veškeré informace z grémia a po projednání pevně zařazených bodů na dnešní jednání bychom pokračovali body z bloku 1. čtení zákony, případně dalšími body schváleného pořadu. K pořadu schůze mám v tuhle chvíli dvě přihlášky, s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Okamura, poté pan předseda Kováčik tři. Takže ještě jednou vás poprosím o klid v sále a poprosím pana předsedu Faltýnka, aby nám přednesl svůj návrh. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu podal následující návrh.

Takže bych vznesl následující návrh, který se týká dnešního dne úterý 13. 11., od 14 hodin. To znamená, jako první bod číslo 18, jedná se o návrh zákona o sociálních službách, druhé čtení, je to tisk 160. Jako druhý bod číslo 12, tisk 50, o svobodném přístupu k informacím, druhé čtení, takzvaný registr smluv.

Já vám děkuji. Další s přednostním právem pan místopředseda Okamura. S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Munzar. Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout jako mimořádný bod schůze zprávu vlády o jejím postoji k takzvanému globálnímu paktu o migraci. Jak víme, české vlády tyto otázky projednávají v zahraničí léta a popravdě, venku se naši zástupci často chovají jinak než doma.

Dovolil bych si citovat několik zásadních tezí, ke kterým nás česká vláda zavázala už v New Yorku roku 2016:

Dále, najít domov pro všechny uprchlíky, které Úřad vysokého komisaře OSN určil jako potřebné pro přesídlení a rozšířit příležitosti. Dále, poskytovat podporu státům, které zachraňují, přijímají a na svém území poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a migrantů.